Přes to všechno jsem přesvědčen, že snad není ve Sněmovně nikdo, kdo by nechtěl, aby se co možná nejdříve zbytek maloobchodů otevřel.

Je nepochybné, že to je zcela bezprecedentní opatření, které zde historicky nikdy nebylo, a je pravdou i to, že ne všechno, co jsme vždycky udělali, bylo správně. A proč jsme se z toho téměř již dostali, byť, znovu říkám, jsme při zemi? Protože se nám daří očkovat. Zaplať pánbůh, chodí vakcíny, kapacity jsou připravené a určitě sledujete, že ta čísla rostou.

Rovněž že se nastavila určitá pravidla, zejména v posledních měsících nebo spíše týdnech, která naštěstí zabrala. Myslím, že jsme všichni rádi, že čísla klesají a že se prokázalo to, že ta omezení, jakkoli jsou nepříjemná a musíme se za ně omlouvat, jakkoli pochopitelně jsou diskomfortní pro zákazníky, pro podnikatele, pro obyvatele, ať už ve smyslu pohybu osob, ve smyslu provozování podnikatelských objektů, nebo ve smyslu nákupu potřebného zboží, tak výsledky přináší. Ta čísla jsou jasná. A to není teď můj argument, ani dokonce nějak extra politický.

Můžeme se bavit o tom, co kdo kde ve světě udělal lépe či hůře, jestli více zabralo zavření škol, nebo více zabralo zavření obchodů nebo průmyslu nebo čehokoli jiného.

Každý na to má trošku jiný pohled, ale v zásadě všichni se shodují na jedné věci, co skutečně zabírá i když uznávám, že to je do značné míry léčba tou tvrdou chemoterapií je snížení mobility. A nebo službě B nebo v podniku C nebo škole je to místo pro to šíření epidemie lepší nebo horší.

I proto se obchody musely bohužel zavřít. A vidíte, že se nezavřely jenom v České republice, zavřely se prakticky ve všech zemích v Evropě.

A ty argumenty jsou jasné.

Protože když se podíváte na to, co bylo tou příčinou, proč jsme se z toho dostali v tom posledním měsíci a znovu říkám, jsme ještě na půli cesty tak to bylo právě to, že se nám konečně podařilo snížit mobilitu někde na úroveň 50 %.

Co to fakticky ale znamená?

V žádném případě.

Takže to nechceme, aby nastalo.

Když to vydržíme a půjde to tímhletím tempem, tak je šance, že toho 3. se dostaneme na tu stovku.

A myslím, že to je férová doba a že se to dá zvládnout. A když to vydržíme, tak budeme mít větší šanci, že se nám to podaří ustát.